Kdo je proti? Nikoho nevidím.

Tento návrh byl přijat, takže konstatuji, že jsme souhlasili s tím, že se schůze bude konat v pondělí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 61. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Ještě než budu pokračovat, prosím pana ministra kultury, který mě požádal o možnost vystoupení. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, chci se na vás obrátit s jednou prosbou.

Snad toto memento může být jakousi výzvou k vzájemné úctě a slušnosti i při projednávání tématu dnešní schůze. Děkuji vám. Děkuji a prosím, abychom povstali.

Děkuji.

Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu usnesení, které máte před sebou, a to je usnesení, kterým se stanoví podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny na 61. schůzi. Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců.

Nikoho nevidím, takže konstatuji, že proti nehlasuje nikdo. Prosím o výsledek.